Já vám děkuji, pane poslanče. Jenom pro upřesnění. V případě, že by paní poslankyně Černochová nebyla úspěšná se svým návrhem, tak byste potom přeskočil jako první bod? Tam totiž není žádný pevně zařazený, v tu středu odpoledne, tak pak byste byl první odpoledne. Dobře, děkuji. Nyní se z místa hlásí pan poslanec Martin Lank, kterému tímto dávám slovo. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Původně máme tento bod navržený jako druhý bod zítra odpoledne. Když jsem komunikoval s kolegy z ostatních poslaneckých klubů, tak to vypadá, že těch proslovů by bylo opravdu hodně. Proto bych navrhoval, abychom tento zákon neprojednávali pod tlakem, protože máme před sebou ještě nějakých dalších deset bodů, které, myslím, tady většina kolegů považuje za podstatně důležitější. Myslím, že většina z vás má zkrátka na jednání ve středu odpoledne body, které považuje za důležitější, a je tady reálné riziko, že bez toho vyřazení se na ně nedostane.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.

Já vám děkuji, pane místopředsedo. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh na změnu či doplnění pořadu schůze. Ještě doplnění ze strany pana místopředsedy. Omlouvám se. Ano, značím si.

Přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Olga Havlová mezi 16. a 19. hodinou z důvodu jednání a omlouvá se pan poslanec Jaroslav Klaška z dnešního jednání do 16 hodin bez udání důvodu. Než se pustíme do hlasování, dovolte mi, abych v tuto chvíli přivítal nového pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Stanislava Štecha, který je tu dnes v této své roli poprvé.

Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým hlasováním.

Zpět. Ptám se, zda je zájem, abychom hlasovali o jednotlivých bodech, nebo zda můžeme hlasovat o návrhu z grémia jako celku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 2. Přihlášeno 160 poslanců, pro 142, proti 1. Tento návrh byl přijat. Nejprve tedy návrh pana předsedy Kalouska, abychom zařadili bod, který se nazývá Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k brutálnímu potlačení demonstrací v Rusku 12. června tohoto roku, a to jako první dnešní bod.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3. Přihlášeno 158, pro 46, proti 61. Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat návrh pana poslance Karla Fiedlera, který navrhuje zařadit sněmovní tisk 1074. Nejprve budeme hlasovat o tom, aby byl zařazen dnes jako první bod po zákonech vrácených Senátem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl. Nyní k tomuto návrhu budeme hlasovat alternativně jeho pevné zařazení jako první bod v úterý 11. 7.

Kdo je proti? Hlasování číslo 5. Přihlášeno 164 poslanců, pro 26, proti 60. I tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k zamítnutí pan poslanec Fiedler navrhuje alternativní zařazení na čtvrtek 13. 7. pevně v 11 hodin. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 7. Přihlášeno 163 poslanců, pro 79, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 8. Přihlášeno 162, pro 49, proti 59. Tento návrh přijat nebyl. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, který navrhl zařadit nový bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?